Česká republika má nyní dva měsíce na to, aby samozřejmě k tomuto podala připomínky. Ještě před přijetím rozhodnutí o případné finanční opravě zahájí Komise řízení oznámením předběžných závěrů svého šetření členskému státu spolu s výzvou, aby členský stát do dvou měsíců předložil své připomínky. Pokud stát předloží, členský stát tedy může dle článku 145 odst. 1 nařízení předložit připomínky k předběžnému závěru.

Nepřijmeli členský stát předběžné závěry Komise, pozve ho Komise na slyšení, aby se zaručilo , že jsou k vyvození závěru Komise ohledně uplatnění opravy důležité informace a zjištění zajištěny.

A třetí přibyla předseda ODS Petr Fiala. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Já bych jenom velmi krátce stručně zareagoval na poslední vystoupení pana předsedy Stanjury.

Byl to kolega Plíšek, byl to kolega Chvojka a další. A tehdy jsem se ptal odborníků na legislativu, proč v tom zákoně není navrhováno, co konkrétně má ten člen vlády s tím majetkem udělat. A bylo mi tehdy všemi odpovězeno všemi napříč politických spektrem, že to nelze do toho zákona prostě přesně stanovit a popsat, protože by to bylo protiústavní.

Tak za prvé. Návrh zákona byl vládní návrh zákona. Váš problém, že jste to nebyli schopni zvládnout.

Já jsem tady citoval. Nezakazoval, nezakazuje. Necítíte v tom logický rozpor? Já v tom cítím naprosto... Ano, je tam jeden rozdíl, to jsou média, to jsem nezmínil, to je třeba korektně říct. Proč to bylo až po příchodu Andreje Babiše do politiky?

To si řekněme otevřeně. Opozice má přece kontrolovat vládu. Vy, paní ministryně, jste říkala do médií: Budeme rozporovat každou větu.

Já tomu vůbec nerozumím. Sama si protiřečíte. Každý den. Čas. Nyní místopředseda Sněmovny Petr Fiala. Zatím tři přihlášky. Pane místopředsedo, máte slovo. Dvě minuty, prosím. Tady jde o to, jestli vaše slova jsou věrohodná, nebo nejsou. My vycházíme z veřejně dostupných informací a já vám jednu přečtu: Auditní zpráva Evropské komise o možném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše je konečná. Už není žádný prostor pro její rozporování. Mluvčí Evropské komise tak reagoval na slova české ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové, podle které nejde o finální verzi dokumentu. Mluvčí Komise, který je citován českými médii, říká: Skutečně jde o finální zprávu. Tak to jsou veřejné zdroje, ze kterých vycházíme a na základě kterých jsme tvrdili, že vy neříkáte pravdu. A to, co tady vychází od mluvčího Evropské komise, potvrzuje naše slova, ne vaše.

Děkuji za slovo. Je tedy trošičku smutné, prostřednictvím pana předsedajícího pane Fialo, že si neověříte informace u ministryně české vlády a věříte pouze tiskovému mluvčímu Komise, kde sama Komise dneska říká, že finální zpráva je zavádějící termín. Takže moc prosím... Samozřejmě by bylo opravdu dobré, abychom ty věci komunikovali.

Jsem přesvědčena o tom, že pokud bychom ji zveřejnili, tak narušíme důvěryhodnost a předvídatelnost našeho státu.

Chci vás tedy jenom požádat, protože ty omluvy už jsem vzdala, ale prosím.

I na těch závěrech budou pracovat odborné týmy.

Nyní předseda poslanec klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek. Zatím poslední faktická přihláška. Jedna věta.